Jak se uvádí v § 1 tohoto návrhu zákona, zákon stanovuje postup předkládání návrhů na zařazení subjektů, vůči nimž by se měla uplatňovat omezující opatření, tedy sankce, na sankční seznam EU nebo na vnitrostátní sankční seznam.

A vidíme tam několik úskalí. Ustanovení § 4 odst. 3 návrhu zákona stanoví, že hrozíli nebezpečí zmaření účelu, pro který má být subjekt zařazen na sankční seznam Evropské unie, předloží Ministerstvo zahraničí vládě návrh na zařazení subjektu na vnitrostátní sankční seznam před předložením návrhu na jeho zařazení na sankční seznam Evropské unie. Jedná se tedy o možné zařazení subjektu na vnitrostátní seznam ještě předtím, než by EU sama posoudila zařazení subjektu na příslušný sankční seznam.

Ovšem tato námitka se podává k Ministerstvu zahraničních věcí, tedy stejnému orgánu, který zároveň rozhoduje o příslušném návrhu vládě na zařazení subjektu na sankční seznam. V případě námitky by bylo žádoucí, aby do procesu podávání a vyřizování námitek byly zapojeny i další, nestranné subjekty.

Za další. Dle § 14 odst. 1 návrhu zákona poskytují orgány veřejné moci při výkonu působnosti Ministerstva zahraničních věcí na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené potřebnou součinnost. Ovšem tato lhůta nesmí být dle návrhu zákona kratší než tři pracovní dny, ledaže se jedná o součinnost, kterou je třeba poskytnout neprodleně.

V § 16 odst. 2 návrhu zákona je stanoveno, že informace zpracovávané nebo vztahující se k činnosti státních orgánů podle tohoto návrhu zákona, nejdeli o informace uvedené ve vnitrostátním sankčním seznamu, se neposkytují.

Ovšem Evropská komise vyjádřila pochybnost ohledně slučitelnosti vnitrostátních omezujících opatření přijímaných za účelem dosahování cílů společné zahraniční a bezpečnostní politiky s pravidly vnitřního trhu, jmenovitě pak se svobodami volného pohybu kapitálu a služeb.

Je tam samozřejmě celá řada dalších otázek, které bych tady mohla dál předčítat, které si klademe. Já netvrdím, že na ně nejsme schopni od vás dostat odpovědi, ale myslíme si, že je nedostaneme dnes.

Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo.

Takže právě proto také bychom rádi, aby to bylo projednáno podrobně i v těch výborech. Děkuji. Vidím zde faktickou poznámku.

Prosím, máte slovo.

Ale spíš na světové scéně pozorujeme takový obtížný zápas mezi společnostmi, které respektují důstojnost každého jednotlivého člověka a jeho svobodu na straně jedné a těch diktátorských, autoritativních režimů, které důstojnost jednotlivého člověka vůbec nerespektují. Takže samozřejmě pokud bude návrh vetován, tak si ho odneseme přes dovolené, přes prázdniny. Oceňuji i to, že v podstatě vnímám tady souhlas. Jedná se o zákon, který umožňuje adresným způsobem postihovat prominenty právě takových nedemokratických režimů, kteří se prokazatelně podílejí na těžkém potlačování lidských práv. Když se zavedou sankce obecné, tak to bohužel třeba ty ekonomické, celostátní postihne ne ty prominenty, ale běžné obyvatelstvo.

Aby nemohli třeba u nás kupovat nemovitosti, aby u nás nemohli mít bankovní účty, aby k nám nemohli volně cestovat. Takže chci toto připomenout. Že vlastně každý týden, kdy je takový zákon odložen, tak možná působí další utrpení konkrétních lidí. Je to takové abstraktní, ale je to fakt. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Já vám, paní předsedající, děkuju za slovo.